Pane kolego, já vás musím přerušit. Slovo bordel jsem ještě přešel, nicméně... Invektivy tohoto charakteru si prosím odpusťte.

Rozumíme si? Rozumíme si? Tak na mě nekřičte. Tak na mě nekřičte. Prostřednictvím předsedajícího, možná si to řeknu stokrát dopředu. Já jsem reagoval na to, že na mě pokřikuje někdo zezadu.

Pane poslanče, oslovujte své kolegy prostřednictvím předsedajícího.

Není to jen tak. Vážené dámy a pánové, téma ukrajinských migrantů jsme probírali vícekrát, tak mě omluvte, pokud některá fakta budu opakovat.

To ovšem svědčí pouze o tom, že vláda dělá svoji práci špatně a neumí svoje kroky vysvětlovat veřejnosti. To dobré je, že čas nakonec vždy ukáže pravdu, a také to, že obvykle to je zloděj, kdo křičí: Zloději!

Po více než dvou měsících na základě tlaku opozice tady konečně zástupce vlády ministr vnitra Rakušan za hnutí STAN na téma strategie vystoupí a není to samozřejmě nic pozitivního pro naše občany, nehledě na to, jaké to vystoupení bude, protože ten problém už tady je. Tady bych ještě jenom zdůraznil, že většina vládních poslanců teď odešla ze svých lavic, protože je toto důležité téma evidentně nezajímá.

Podoba pomoci nesmí ohrozit sociální smír v naší zemi, nesmí vyvolat sociální pnutí a nesmí ohrozit a omezit přístup českých občanů k veřejným službám typu zdravotnictví či školství a snížit poskytování již tak dlouho odkládaných zdravotních výkonů.

Tak to prostě je. Vládní kritéria pomoci ukrajinským migrantům jsou plošná, neadresná a oproti pomoci českým občanům je vládní pomoc Ukrajincům byrokraticky nenáročná a rychlá. Je to přesný opak pomoci či spíše vládní nepomoci českým občanům, a to s tím, že nějaká pomoc pro naše občany není ani plošná, ani adresná a je fakticky diskriminační, kdy český důchodce nebo invalida se pomoci nedovolá, zatímco tu jsou protežované skupiny takzvaných nepřizpůsobivých, kteří jsou v produktivním věku a na černém trhu nebo v kriminální činnosti velmi čilí a aktivní.

To znamená, jak to tedy bude? Jak máte ošetřenou zvýšenou kriminalitu?

Takže jakým způsobem budete garantovat bezpečnost občanům České republiky?